Já si vás a to bych rád zdůraznil v mnoha ohledech za poslední a jiné skutky velmi vážím. To je potřeba říct. Nicméně, a nechci tím zatěžovat kolegy, nicméně když už si hrajeme na pravdu, tak řeknu taky něco, o co jste mě žádal.

Nyní pan poslanec Vladimír Koníček v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, tady byl vzpomenut kontrolní závěr 14/10. Kontrolní výbor ho ještě neprobíral, ale já vám zkusím citovat některé věty z tohoto kontrolního závěru, který se týká peněžních prostředků státního rozpočtu určeného na podporu kulturních aktivit z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury.